Další významný bod v dopravě je digitalizace. Od loňského roku funguje Portál dopravy, který umožňuje celou řadu dalších agend si obstarat z klidu domova. V tomto směru je rezort dopravy jedním z těch, které jsou na čele digitalizace v České republice a české veřejné správy. Podíváteli se na portál dopravy a dnes k tomu můžete využít přístup přes datovou schránku, přes elektronický občanský průkaz nebo také přes bank ID, které v České republice má už více než 5 milionů lidí, a i to umožňuje například snazší obstarání řidičského průkazu, jehož platnost končí, nebo v okamžiku, kdy jej ztratíte nebo si jej potřebujete pořídit rychle. Pro ten další rok chystáme další klíčové novinky. A bavímeli se o úlevě z hlediska zbytečné administrativy a byrokracie, tak se podařilo prosadit zákon, který znamená prostě škrtnutí velkého technického průkazu jako zbytečného papíru navíc, s tím, že počítáme s další digitalizací i samotné registrace vozidel, tak aby v budoucnu nebylo nutné vážit ani cestu na samotný úřad.

A stejně tak jsme prodloužili platnost té evidenční kontroly oproti současnému měsíci na jeden rok. To jsou všechno klíčové signály, které naplňují příslib vlády, že bude odstraňovat zbytečné papírování, že bude odstraňovat zbytečná razítka a bude se snažit připravit lidem lepší podmínky pro to, aby zvládli fungování se svými administrativními povinnostmi s co nejmenšími náklady jak časovými, tak finančními. A zmíním poslední klíčovou kapitolu a to je bezpečnost silničního provozu. Určitě nechci, aby to byla popelka. Víte, že vláda na začátku letošního roku schválila zákon o silničním provozu, který budeme mít možnost za chvíli projednávat, ale předcházela mu velmi složitá debata v uplynulém roce, kdy se podařilo spolu s odborníky, spolu s autoškolami, spolu s Policií České republiky připravit takové úpravy zákona, který by významně zjednodušil bodový systém, který by učinil celý způsob silničních pravidel přehlednější a srozumitelnější a zároveň přinesl klíčové důležité podmínky pro další rozvoj větší bezpečnosti na silnicích, který představuje opatření L17, tedy možnost řídit vozidla od sedmnácti let pod dohledem mentora, nebo také řidičák na zkoušku. A důležitá statistika. V minulém roce nepochybně i díky celé řadě aktivit BESIPu, Ministerstva dopravy se podařilo snížit počet nehod na českých silnicích, respektive počet lidských obětí. Pokud chceme dál postupovat v tomto trendu, znamená to i v letošním roce posílit ty konkrétní kroky a pochopitelně s tím předloženým návrhem novely zákona o silničním provozu udělat tady v Poslanecké sněmovně další kroky dopředu.

Věřím, že se to v té půlhodině podařilo zvládnout.

Věřím, že po všech těch krocích, po všech systémových změnách v rezortu dopravy bude možné pokračovat intenzivně v rozvoji dopravní infrastruktury, že bude možné zajistit dopravu bezpečnější, že bude možné dál pokračovat v digitalizaci agend. A pokládám za klíčové také to, aby se podařilo opravdu všechny ty kroky činit pro českou veřejnost v dopravě v celém rezortu mnohem srozumitelnější a přívětivější. Ty změny už jsou patrné a budou v budoucnu ještě viditelnější. Já bych se rád ještě zmínil o jedné významné věci, která v nadcházejícím roce bude dopravu provázet.

Je to možné jenom díky opravdu intenzivní práci investorských organizací v oblasti dopravy. Je to možné díky legislativě, která přeje mnohem víc rozvoji dopravní infrastruktury. Ale jedna věc je zcela zásadní a tady se chci jasně ohradit proti kritice opozice. Tato vláda je připravena s odvahou vstupovat do těch klíčových projektů a investovat do nich finanční prostředky a hledat dobrá řešení i proti odporu těch, kterým silniční stavby anebo železnice povede za humny. A klíčovou zprávou je, že všechny ty zmíněné projekty se chystají, že v nich pokračujeme, a pokračujeme v nich rychleji, že je ten vývoj znát i v regionech a že odezva české veřejnosti na snahu této vlády investovat a nabídnout tímto způsobem i jeden z receptů na řešení krize, to znamená opravdu poctivě investovat do věcí, které Česká republika potřebuje a které budou znamenat další klíčovou podporu české ekonomiky, to, aby se mohla odrazit a růst dál. Zmiňoval jsem bezpečnost v silniční dopravě jako klíčovou podmínku, na železnici, to znamená významné investice do ETCS, do evropského zabezpečovače. Tolik velmi stručný vhled do toho, co všechno přinesl rezort dopravy pro českou veřejnost. Z toho výčtu je naprosto zřejmé, že česká vláda pomáhá lidem v České republice, že česká vláda na ně myslí a že je schopna realizovat klíčové projekty, které pomohou i české ekonomice, že neděláme unáhlené kroky, ale že směřujeme k tomu, abychom dokázali ten rezort velmi rozumným způsobem rozvíjet.

Děkuji. Děkuji za vystoupení i za procedurální návrh. Já jsem již zagongovala a přivolala kolegyně a kolegy z předsálí, abychom se s tímto návrhem předneseným jménem pěti koaličních klubů vypořádali. Všechny odhlašuji.

Kdo je proti? V hlasování číslo 3 hlasovalo 139 poslanců a poslankyň, pro 136, proti nula, což znamená, že toto bylo přijato a my budeme hlasovat až do dnešní... budeme jednat, pardon, jednat až do dnešní půlnoci dle tohoto výsledku hlasování. A nyní na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů, jak mi bylo sděleno, je dohodnuto, že bude otevřena rozprava, kde já jenom musím zdůraznit, že se musím optat, zda není námitka někoho, kdo byl přihlášen s přednostním právem před otevřením rozpravy.

Dalším přihlášeným je pan ministr Bek, který se ale omlouvá. A já tedy využiji tohoto, abych načetla došlé omluvy.

Dále byl přihlášen pan ministr Pavel Blažek, toho také nevidím přítomného v sále. Ano, vnímám omluvy i dalších ministrů, takže stahují.

A stahuje taktéž, předpokládám, i pan ministr Stanjura.